Takže dodatečnou slevu na studenta, a to je ta sleva na studenta, o které se tady mluví, to je vlastně dodatečná sleva nad tuto částku.

To znamená, že mezi ty a tak je potřeba chápat výrok ministra financí kteří pobírají nebo by uplatňovali tuto slevu, nepochybně patří i osoby, které mají status studenta jen formálně. To neznamená, že jsou všichni takoví, a určitě nelze nikoho takto paušálně označovat, ale není moc těch, kteří vydělávají přes 200 000 korun ročně a současně studují.

Děkuji. Paní poslankyně má ještě doplňující dotaz. Už nemám doplňující otázky. Děkuji.

Ta studijní neúspěšnost nám mimo jiné naznačuje ona nemá příčiny jenom v přísnosti studia, to by bylo samozřejmě ještě to nejlepší, ale má právě bohužel často i příčiny v tom, že je řada studentů, kteří přicházejí na vysoké školy, ale vlastně se nevěnují plně studiu, a to je něco, co dlouhodobě nemůže fungovat a co nás i v mezinárodní konkurenci trošku sráží.

Jenom odstraňuje jednu nefunkční a svým způsobem i nespravedlivou daňovou výjimku, jakých je v našem daňovém systému dosud bohužel hodně.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Z mého pohledu vláda, kterou vede bývalý vysokoškolský učitel, rektor mé alma mater, Masarykovy univerzity, by tomu měla rozumět. Tupé škrty na investicích do vědy a výzkumu nejsou skutečnou úsporou. Tímto jen ohrožujete naši schopnost konkurovat a přinášet inovace na mezinárodní úrovni. Ministryně pro vědu paní Langšádlová správně upozornila, že takové snížení je hazardem s budoucností Česka. Výzkum a inovace jsou klíčové pro ekonomický rozvoj, hospodářský růst, zvyšování konkurenceschopnosti, produktivity práce a zlepšování životní úrovně našich občanů. Považuji za naprosto nepřijatelné vymlouvat se na to, že jde o úřednický návrh. Omezování investic do vědy a výzkumu je krátkozraké a má negativní dlouhodobé důsledky. Žádám tedy, pane premiére, abyste prosím vysvětlil, jakým způsobem vláda hodlá zajistit dostatečné financování vědy, výzkumu a inovací, jaké konkrétní opatření a investice plánuje vláda přijmout pro podporu vědeckého výzkumu, rozvoj technologií a posílení spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem. Děkuji, paní předsedkyně. Prosím pana premiéra o odpověď. Jenom podotýkám, že už dnes nezvládneme žádnou další interpelaci na pana premiéra. Vážená paní předsedkyně poslaneckého klubu, vy to určitě víte, protože jste sestavovala některé rozpočty, takže nepochybně víte, jak je to se schvalováním rozpočtů, ale protože to nemusí všichni, kteří nás sledují, vědět, tak je potřeba říct, že podle zákona musí Ministerstvo financí vládě předložit návrh státního rozpočtu, což se stalo, na rok 2024, do konce května, nicméně a to vyplývá i z toho, co teď říkám předkládá to Ministerstvo financí, ale není to materiál, který by prošel schvalováním vlády. Vláda má odpovědnost za sestavování rozpočtu.

My dostaneme skutečně úřední materiál z Ministerstva financí a teď o něm bude vláda jednat a bude sestavovat rozpočet, který má všechny parametry, které rozpočet má mít, to znamená, je odborně podložený, ale současně obsahuje a to není v rozporu i politické priority, politické cíle a všechny záměry, které chce vláda realizovat, se musejí promítnout do tohoto rozpočtu.

V jiných letech to tak nějak prošlo bez větší pozornosti veřejnosti a nakonec bylo důležité, jaký rozpočet byl schválen, a teprve v něm se projevují priority vlády. Mluvímeli o výzkumu, vývoji a inovacích a tedy rozpočtu obecně na vědu, tak teprve budeme jednat o tom, jak ten rozpočet bude vypadat, stejně jako budeme jednat o tom, jak bude vypadat rozpočet každé jiné kapitoly.

Důležité je bez ohledu na osoby a obsazení, že naše vláda je přesvědčena o tom, že vzdělání a věda jsou priority pro naši vládu, že to jsou priority pro Českou republiku a že je potřeba je podporovat. A jak se to konkrétně projevuje?

Velké meziroční navýšení. Kde se projevuje priorita vlády? Ta se projevuje mimo jiné právě v tom, jak jsou sestaveny rozpočtové kapitoly.